Dobrý den, pane předsedající, dámy a pánové.

Zde přichází.

Ze světa, kde je naprosto normální, že firma schválí svůj rozpočet a kupodivu šetří i během roku. Já vím, že vy si to neumíte představit, pane poslanče, ale je to tak, jsou takové firmy, které schválí rozpočet a pak ještě šetří. A prosím, ještě komentář k tomu, co dneska vlastně riskujeme. Myslím si, že je daleko menší riziko schválit, byť v omezené lhůtě diskuse a debaty nad tímto rozpočtem, než tak jako vy schválit rozpočet po dvou měsících debaty a pak ho nechat rozkrást na různých IZIP a sKartách.

Oni se najednou kolem nich vynořili? Mám strach, aby jejich zásah do rozpočtu ještě nevedl k horšímu. Děkuji. Prosím, pane poslanče. Dvě drobné poznámky k mým předřečníkům.

Druhé je, že docela rád věřím panu kolegovi, že má možná dobrou vůli a že si myslí, že během roku vláda něco ušetří a že neutratí všechno, co jí parlament dovolí. Jedinou cestou je to té vládě nedovolit. To byl poslední přihlášený v obecné rozpravě. Pokud se nikdo nehlásí, tak nyní pan ministr financí Jan Fischer.

Prosím, pane místopředsedo, máte slovo. Pane předsedající, paní poslankyně, páni, poslanci, dámy a pánové, nebudu zdržovat dlouho.

Nároky ani mimorozpočtové zdroje se do rozpočtového provizoria nevejdou. Pane předsedající, dámy a pánové, to je vše.

Rozpravu obecnou končím, přistoupíme k rozpravě podrobné.

Máte slovo. Nedostal jsem odpověď. Protože dneska ráno ještě mezi sněmovními tisky zařazené to usnesení rozpočtového výboru nebylo.

Od bodu 7: Výbory projednají jim přikázané kapitoly a okruhy návrhu zákona a předají svá usnesení rozpočtovému výboru.

Bod 12: Poslanecká sněmovna jedná ve třetím čtení o návrhu zákona.

Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. V podrobné rozpravě jsou vlastně dva návrhy na hlasování.